Já bych rád zareagoval na to, že pan Machytka měl velký náskok v rámci výběrového řízení.

Ale já jsem dostal ještě jeden zajímavý...